Nicméně to, že to v této konkrétní krizi je zrovna tak, ještě neznamená, že to tak bude i v krizích příštích, které bezpochyby přijdou.

Další návrh je pozměňovací návrh B2, taktéž kolegy Munzara, a tam kolega Munzar navrhuje snížení počtu úvěrových ukazatelů ze tří pouze na jeden, a to LTV.

Máme skutečně za to, že tyto dva ukazatele už jsou nadbytečné, kolega Martínek to zmiňoval, že jenom v jedné zemi v Evropě jsou aplikovány všechna tři tato kritéria v rámci regulace hypotečního trhu, a my máme za to, že je možné je vypustit a že skutečně banky mají větší prostor i motivaci vyhodnocovat specifickou situaci jednotlivých klientů.

Podle nás skutečně banky mají dostatečný aparát a dostatečnou motivaci na to, solidně to vyhodnotit.

Nemyslíme si, že to riziko je vlastně tak významné, aby nás nutilo regulovat plošně celý trh takhle striktními parametry. Tolik k pozměňovacímu návrhu B2.

Tady se jedná o vypuštění úpravy obchodů a úvěrových operací České národní banky. Jedná se o zachování původního znění zákona v oblasti měnových nástrojů politiky ČNB, které jsou dle předkladatelů dostatečné. Tento návrh podporujeme, máme za to, že kdyby to bylo skutečně nutné pravomoci centrální banky rozšířit, tak to tato Sněmovna zvládne během pár dnů v legislativní nouzi, jako to zvládla minulý rok.